Děkuji panu poslanci Berkovcovi.

Děkuji za slovo. Nedělám to úplně rád, ale já považuji tento návrh zákona za úplně zbytečný. Velmi často kritizuji vládní návrhy zákona, které považuji za zbytečné, a v tomto případě i tento návrh zákona považuji za zcela zbytečný.

Jestli říkáme, a my jako pravicová strana říkáme, že to je především věc toho podnikatele, té firmy, toho živnostníka nebo velké společnosti, jakou formu reklamy volí, jaký jazyk pro tu svou reklamu volí, tak si myslím, že se toho máme držet a nemáme to regulovat zákonem. Jinak je to podle mého názoru zbytečný byrokratický zásah do podnikání. Dá se hlasovat tím, že tam neutrácím své peníze. Takhle jednoduché to prostě je.

Já si myslím, že úplně v ničem. Já tomu úplně nerozumím.

Samozřejmě ti, kteří nejsou jazykově vybavení, a že jich není málo.

Tak já prostě musím dát návrh na zamítnutí ve třetím čtení. Možná budeme v menšině, ale skutečně je to zbytečný návrh zákona, který podle mě do naší legislativy nepatří.

To je mnohem lepší cesta než přijímat návrh zákona o regulaci reklamy. Takže když tak aspoň nazývejme věci pravými jmény.

To skutečně ne.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jeden z důvodů, proč to tak je vytváříme legislativní špagety, novely novel, a přijímáme zákony, které jsou naprosto zbytečné. Pokud cílem tohoto zákona je omezit ruskou reklamu v Karlových Varech, považuji to za výstřel z kanonů na vrabce, který ho ani netrefí. Děkuji. Já jenom velmi krátce.

Teď mám tři přednostní práva. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo s přednostním právem. Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, já bych jenom rád podotkl, že to v žádném případě není namířeno proti odstranění ruských nápisů v Karlových Varech. Ten zákon obecně je tady proto, nebo návrh novely zákona, aby odstranil diskriminaci českých občanů v České republice.